Vláda ale na jaře náš návrh odmítla. A všichni víme, že vláda i bez nouzového stavu spolu s kraji může a měla by dělat nikoli plošná a ekonomicky likvidační opatření, ale konkrétní a cílená opatření tam, kde skutečně nějaká nebezpečí hrozí.

Já vám také děkuji, pane předsedo.

Tady se vede jedna. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednáváme dnes žádost vlády o prodloužení nouzového stavu.

Je to důsledek toho, že premiér Babiš zanedbal přípravu země na druhou vlnu, před kterou jsme v dubnu varovali. Tehdy to premiér Babiš, když o tom jednala tato Poslanecká sněmovna, označil za strašení opozice, následně řekl, že žádný plán nepotřebuje, a během prázdnin si platil reklamu na Facebooku, že virus slábne.

Jak už jsem uvedl, ta historie se zvládáním pandemie není vůbec valná, a tudíž by bylo nesmyslné, abychom vystavili vládě bianko šek. Navrhujeme taky souběžně třicet doprovodných opatření, tak jako jsme je navrhovali v dubnu v našem plánu Budoucnost řešíme teď, který je doteď jediným plánem na zvládání pandemie, tak jako jsme je navrhovali v červnu v této Poslanecké sněmovně, kdy jich Poslanecká sněmovna jedenáct schválila.

Když řeknu několik příkladů, zapojit zdravotníky a zdravotnice na mateřské, dát jim finanční bonus, aby si mohli zajistit individuální hlídání, vytvořit národní portál pro dobrovolníky na místa potřebná ke zvládnutí epidemie, zajistit, že vláda nebude likvidovat živnostníky s maloobchody a tlačit lidi do velkých obchodů. Je potřeba nastavit ten provoz nediskriminačně za současných přísných hygienických pravidel. Dnešní opatření jsou chaos. Vláda je stále nenavázala na semafor, ačkoliv vláda byla vyzvána usnesením Poslanecké sněmovny číslo 1162, aby byla s jednotlivými stupni pandemické pohotovosti spojena konkrétní opatření, tak jako to mají v jiných státech, např. na Novém Zélandu, odkud jsme ten návrh převzali, nebo v Irsku.

Symbolicky ocenit použití aplikace eRouška slevou na vitamíny nebo testy pro samoplátce a usnadnit a zvýhodnit vyřizování věcí online. To jsou všechno věci, které představí podrobně moji kolegové. Já se chci podivit nad tím, že vláda skutečně nezvládá ani to manažerské řízení, protože když jsem se na ni obrátil dopisem, tak jsem v říjnu dostal odpověď, ve které mi Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že nesleduje informace o tom, jaká je průměrná doba, kdy se nám daří nemocného člověka, nebo člověka, u kterého je podezření z nákazy, vytrasovat a průkazně informovat od okamžiku, kdy tam došlo k rizikovému kontaktu, a jak dlouho to průměrně trvá do doby, dokud nemá příslušný test. Samozřejmě tato čísla jsou naprosto rozhodující pro manažerské zvládnutí na úrovni krajských hygienických stanic toho, že zvládneme nakažené a lidi, u kterých je podezření, rychle izolovat nebo umístit do karantény. Takže tyto informace Ministerstvo zdravotnictví podle dopisu nemá, což si myslím, že je manažerské selhání. Já bych vás chtěl požádat, kolegové a my to usnesení samozřejmě načteme v podrobné rozpravě a kolegové představí ty jednotlivé části abychom to teď, když řešíme už podruhé ten nouzový stav v České republice, nebrali na lehkou váhu, aby předseda vlády a ministr zdravotnictví naslouchali tomu, s čím přichází opozice, protože jsou to konstruktivní návrhy, které směřují k tomu, abychom situaci zvládli nejenom krátkodobě teď, během následujících 14 dní nebo jednoho měsíce, kdy se budeme vypořádávat s druhou vlnou pandemie, ale abychom ji zejména zvládli v tom delším horizontu, protože výrazně zasahuje do života našich občanů. Děkuji vám za pozornost i za podporu těch předložených usnesení.

Tak prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane místopředsedo, mrzí mě, že se tady musím ještě předtím, než začnu hovořit o nouzovém stavu, vrátit k tomu, co tady zaznělo z úst místopředsedy Poslanecké sněmovny pana Filipa.

Není to pravda.

Pan Filip ani nebyl přítomen v sále, když tato revokace a pozor, z úst pana Bohuslava Sobotky, nikoli od členů ODS tady byla navržena. Takže vyzývám pana místopředsedu Filipa, aby se omluvil občanským demokratům a aby tak učinil na mikrofon. Pro vás, kolegyně a kolegové, abychom se do budoucna vyvarovali toho, že budeme říkat a můžeme vznášet námitku a nemůžeme vznášet námitku, já vám z toho nálezu Ústavního soudu přečtu tu podstatnou část a prosím, abyste si možná to steno z toho, co vám teď přečtu, každý vzal, dal si do šuplíčku v Poslanecké sněmovně, tak abychom se tady už nikdy příště nemuseli dohadovat, co je lege artis a co není.